Když pan místopředseda Bartošek, on tady teď není, říkal, že všechno zkazila ta Poslanecká sněmovna, protože my jediní jsme protestovali proti moratoriu na pětileté poplatky.

Tu vládu, kde čtyři roky vaše strana sedí? Tak tu vládu dneska, v pondělí, chcete úkolovat, když v pátek budou volby, a myslíte si, že do čtvrtka se to na základě návrhu vašeho usnesení vyřeší? To je přece vaše odpovědnost.

Takže zase, pane místopředsedo Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, z koho si tady děláte legraci?

Já jsem si dával pozor, tam nebylo nic nového.